Ale stejně tak může zůstat ten model, že se o něj stará praktický lékař pro děti a dorost. Ale chci jenom znovu zdůraznit, neděláme žádnou zásadní revoluci. Systém, který tady je nastaven, tak zůstane. Zůstanou tady praktičtí lékaři pro děti a dorost, jenom budou mít širší erudici a v případě zájmu mohou změnit své působiště do nemocnice, a naopak v případě zájmu lékaři s erudicí z nemocnice, zkušení lidé, mohou bez problému jít do terénu. Já v tom vidím spíše posílení toho systému. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedající. Vážený nepřítomný pane ministře.

A chtěl jsem říct, že nepožaduji na část mýta písemnou odpověď.

A co se týká EIA, tak musím říct, že u EIA vidím jako velký problém představu vlády, že napraví to, co se zkazilo už tady před několika měsíci, možná lety, a nechci se vracet do minulosti, že to napraví tím, že vyjmenuje některé úseky dopravní infrastruktury, na které se EIA nebude muset opakovat. Zajímají mě lhůty, termíny, i když už něco v té odpovědi, kterou jsem předběžně dostal, je. Přesto tady bych trval ještě na zpracování podrobnějším, protože EIA je skutečně vážný problém, který může ohrozit rozvoj ekonomiky, to znamená i životní úroveň České republiky.

Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Mackovíka, aby přednesl svoji interpelaci na pana ministra spravedlnosti. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové.

Vím, že Liberecký kraj je malý kraj, nicméně má vlastní krajské ředitelství policie, které se osvědčilo. A myslím si, že i existence tzv. vlastního krajského soudu by měla velký přínos. Zároveň také víme, že personálně by to asi velký problém být neměl. A pokud jde o vybavení soudu, tak před cca 15 lety byl v Liberci postaven nový justiční palác, který určitě podmínkám pro funkci krajského soudu odpovídá. Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedající a vážených zbývajících deset statečných.

Nicméně ve vládě toto naše stanovisko neuspělo, takže vláda jako taková byť pouze většinovým, velmi těsnou většinou dala negativní stanovisko k tomuto sněmovnímu tisku. Nicméně je to ve vašich rukou.

Děkuji. Táži se pana poslance nechce položit doplňující otázku. Proto prosím k mikrofonu pana poslance Holečka, aby přednesl svoji interpelaci na pana ministra financí. Prosím, máte slovo. Podnět se týká hlavně odlivu kvalifikované pracovní síly v pohraničí do Spolkové republiky Německo. Jedná se o odliv pracovníků ve všech oblastech života. Sociální pracovníci, zdravotníci, úředníci, techničtí zaměstnanci v soukromých firmách a podobně. Hlavní a vlastně jediný důvod, který všichni uvádějí, je výše mezd v daném kurzu eura. Proto jim nevadí, že pracují na mnohem méně kvalifikované, neli podřadné práci, kde minimální mzda je i třikrát vyšší, než jim mohou nabídnout i s ohledem na tabulkové mzdy a platy zaměstnavatelé v Česku. Jak tedy dopadne pohraničí? A nemůžeme jim ani nabídnout srovnatelné adekvátní platy. Ve firmách dobré zaměstnance také nemají kým nahradit a firmu v pohraničí pak raději zavřou.

Děkuji za odpověď a za tento podnět starostů v mém regionu. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Adamce, aby přednesl svoji interpelaci na pana ministra dopravy. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedající. Já osobně velmi vítám, že se konečně snad podaří převést nádraží na železniční dopravní cestu.

A tady vidím trošku problém.